Sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tito poslanci: Adam Vojtěch zdravotní důvody, Adámek František osobní důvody, Babiš Miloš zahraniční cesta, paní poslankyně BebarováRujbrová Zuzka osobní důvody, Blažek Pavel zahraniční cesta, Bohdalová Vlasta osobní důvody, Černý Alexander osobní důvody, Číp René osobní důvody, Filip Vojtěch bez udání důvodu, Fischerová Jana rodinné důvody, Holeček Jiří rodinné důvody, Holík Pavel osobní důvody, Horáček Václav osobní důvody.

Dámy a pánové, já chápu, že seznam je dlouhý, ale opravdu vás nemohu více překřičet. Prosím o ztišení. Děkuji.

Mám zde omluvu paní ministryně Jourové, ale vidím ji zde, takže ruší omluvu.

S náhradní kartou číslo 16 dnes hlasuje pan poslanec Koubek.

Svou omluvu ruší pan poslanec Šenfeld, je přítomen dnešnímu jednání. S náhradní kartou číslo 13 dnes hlasuje pan místopředseda Gazdík. Nyní budeme pokračovat přerušeným bodem číslo 25.

Děkuji. Prosím, máte slovo. Dobré ráno. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, nebudu zdržovat. Chci pouze kvitovat, že tento materiál, který byl zpracován na Ministerstvu vnitra, obsahuje politickou dohodu, kterou jsme učinili. Poslanecký klub TOP 09 proto dnes podpoří vrácení do druhého čtení.

S obhajobou těchto pozměňujících návrhů vás seznámíme při druhém čtení. Dnes pouze toto oznámení. Děkuji vám. Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi vyjádřit se ke služebnímu zákonu. Co se týče služebního zákona, tak musím bohužel konstatovat, že k odpolitizování státní správy nedojde.

Všech pět těchto stran společně odmítlo dlouhodobou garanci profesionální státní správy. Pro Úsvit přímé demokracie bylo v rámci debaty o služebním zákonu zásadní nikoliv pojmenování funkcí, ale skutečné odpolitizování státní správy.

Političtí trafikanti dostali zelenou a odbornost půjde opět stranou.

A podívejme se výběrová komise má pět členů, které jmenuje a zároveň odvolává ta samá vláda. Když se podíváme o pozici níže, tak státního tajemníka jmenuje vláda na návrh příslušného ministra na dobu pět let podle výsledků výběrového řízení. Já vás poprosím o klid. Paní kolegyně, pánové kolegové, prosím, abyste ztišili své hlasy, popřípadě si důležité věci sdělili mimo tento sál, abychom se tady nemuseli překřikovat. Takže když se podívám o pozici níže, to znamená pod náměstka pro státní službu na Ministerstvu vnitra, tak státního tajemníka, který bude na každém ministerstvu, jmenuje vláda na návrh příslušného ministra na dobu pět let podle výsledků výběrového řízení. A kdo že má vliv na výběrové řízení? Rozhodující slovo ve výběrové komisi má ministr. Jakým způsobem probíhá výběr státních zaměstnanců? Tříčlenná komise je vybírá.

Oni nevybírají nejlepšího.

To je teda vrchol skutečně! Když se tedy podíváme dál, tak aby i náměstek pro zvláštní službu náhodou nezvlčil, aby náhodou nebyl nezávislý, tak může být odvolán, když poruší služební kázeň nebo se dopustí zaviněného chování, jímž narušil důstojnost své funkce. Ovšem chybí mi zpřesnění, o co vlastně přesně jde.